Děkuji za slovo. Pane předsedající, myslím, že pan ministr to odůvodnil poměrně dobře, vyčerpávajícím způsobem. Snad by se mělo dodat, a v tom já spatřuji hlavní myšlenku návrhu tohoto zákona, a to je snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, které by mělo přispět ke zvýšení míry digitalizace celého veřejného sektoru, což by kromě snížení nákladů na veřejnou správu a zvýšení účinnosti služeb poskytovaných občanům přineslo i další pákový efekt pro všechna odvětví hospodářství. V tom já vidím hlavní smysl této novely.

Jinak bych si dovolil vás potom požádat o přidělení tohoto zákona ještě výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Děkuji. Děkuji panu zpravodaji. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já bych rád apeloval na další projednávání tohoto zákona.

Tenhle zákon neřeší úplně všecko, je jenom prvním krokem.

Říkám, že tenhle zákon neřeší všecko, protože především nemá příliš velkou oporu ve stavebním zákoně.

Proto se velmi přimlouvám za přijetí a projednávání tohoto zákona. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci. S přednostním právem pan předseda Laudát, po něm pan poslanec Kučera. Prosím, pane předsedo. Pane místopředsedo, pan ministr Mládek říkal, že prosí o shovívavost.

Já bych velmi prosil, aby Ministerstvo průmyslu a obchodu vzalo nejenom tuto záležitost, ale celou problematiku digitálního Česka výrazně razantněji do svých rukou a začalo v tom s prominutím makat více. Ztrácíme, i když to tady říkal člen hnutí ANO, tak přesto musím říci, že je to pravda, ztrácíme, vždycky jsme byli o něco v čele před Slovenskem, dneska už jsme se sblížili na stejnou úroveň.

Takže já bych se velmi přimlouval. Za další. Nejsem si tak úplně jistý, že ti lidé, nevím, jak zmocněnec, ale ti lidé, kteří se starají u vás, to jsou precizní úřednice.

Moc bych vyzýval, samozřejmě předpokládám, že se tím budeme zabývat na hospodářském výboru detailně a že se budeme snažit, aby co nejrychleji se to vrátilo do sněmovny. Děkuji panu předsedovi. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Tam to je určitě pozitivní. Já vím, že měla vzniknout nějaká analýza současného stavu internetového pokrytí.